Děkuji za slovo.

Žádné řešení asi nebude ideální, ale každá snaha se cení.

Proč by pro ně nebylo jednodušší udělat si a zahradě hromadu z novin a škrtnout zápalkou. Jak je budeme chtít dál motivovat?

Děkuji, paní poslankyně. Nyní má slovo pan poslanec Kučera. Připraví se pan poslanec Kolovratník, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Děkuji za slovo. Já už se tady nebudu více vyjadřovat o senátním návrhu.

Pan kolega ministr Brabec tady hřímal, jak před ním ministři životního prostředí nepředkládali zákony. Já chci říct, že on také žádný zákon ještě nepředložil. On poměrně zbaběle postrčil poměrně zásadní zákony poslanců, aby je předložili jako poslanecké pozměňovací návrhy v poměrně jednoduché senátní novele, kterou bychom všichni ve Sněmovně podpořili. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv. Dovolte mi připomenout, o čem dnes budeme opětovně hlasovat.

Chci upozornit, že zákaz skládkování spalitelných odpadů není v evropských směrnicích. Já jsem slyšel celou řadu poslanců, a to i z koaličních řad, kteří se vyjadřovali na téma, že schvalujeme zákony, které jsou přísnější, než od nás požaduje Evropská unie, a zbytečně tak ztěžují život našim občanům, našim obcím a samosprávám. Takový zákon dnes budeme schvalovat. Proč schvalujeme tedy zákon, který od nás Evropská unie nevyžaduje? Samozřejmě tady běží teze o tom, že je to zákon, který podporuje lobby spaloven, které tímto získají zakázky.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Ještě předtím, než dám slovo panu poslanci Kolovratníkovi, mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Hájka. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se budu snažit být stručný.

Já bych v této souvislosti hovořil o tom, že projednávání této novely je taková výzva pro nás, abychom přemýšleli právníci, legislativci nad právy člověka, myslím osobní, právo jako osoby na ochranu sebe, zdraví a majetku. U nás tento člověk byl potrestán. A opravdu z tohoto pohledu si myslím, že ten člověk měl právo chránit svůj majetek.

Poslední věta.

Takže budu stručný.

Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl úvod svého vystoupení v řádné přihlášce trošku odlehčit tím, že budu stručný, že to umím, ale můj předřečník mi to neumožnil, abych takhle přetahoval. Chci vás poprosit, abyste opravdu vzali do ruky zdravý rozum. Já tvrdím a jsem přesvědčen, že ten tvrdý zákaz nic nevyřeší.

Já jsem přesvědčen, že to raději někde nechají být. Možná to, co tady nezaznělo jednoznačně podporuji našeho pana ministra Richarda Brabce. To, co nezaznělo v té podobě, jak je nyní novela navržena, tedy bez senátního návrhu, tak ta odměna, finance mohou být poslány na běžný účet nebo také mohou být vyplaceny přes terminál na kreditní kartu, na platební kartu. Já jsem přesvědčen, že když nějaký podvodník nebo někdo, kdo sbírá a kšeftuje, bude nucen k tomu, aby ukázal svoji platební kartu, že už si to asi rozmyslí. Je to skutečně jednoduché jako facka. Tak vás chci poprosit, nebuďme v tuto chvíli tak brutálně přísní, jak navrhl pan ministr životního prostředí. Zkusme ten první krok, zkusme to pouze elektronicky, pojďme to vyzkoušet, a teprve pokud to nebude fungovat, tak až potom přistupme k tomu tvrdšímu kroku, tak jak ho navrhuje Senát. Nedělejme to opačně, abychom to tu za půl roku nemuseli opravovat.